Děkuji. Nyní se ještě hlásí s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová. Prosím.

Takže mezi devátou a desátou beru přestávku zítra na poradu klubu hnutí ANO. Děkuji. Také děkuji. Zopakuji následující postup. Následně tedy již dnešní schůze nepokračuje.